A nyní na faktickou poznámku pan poslanec Vít Kaňkovský.

Moc díky za to, že to moje vystoupení doplnil. My jsme se na začátku tohoto volebního období snažili zafixovat minimální mzdu s kolegou Nacherem. Ale bohužel skutečně došlo k tomu, že se to týká pouze těch, kteří jsou stále na úřadu práce. Ten další krok už se nepodařil.

Nedošlo úplně k dohodě. Ale je tady právě i ten problém těch takzvaných obecných onemocnění.

Takže tady se obracím sice tedy na ne úplně gesčně příslušného ministra, ale na zástupce vládní koalice. Skutečně systém pracovních úrazů nebo odškodnění za pracovní úrazy a za choroby z povolání je tak komplikovaná problematika současného zákoníku práce, že by si vyžadovala komplexnější novelu a možná i samostatný zákon. Ale je potřeba k tomu přistoupit.

Pan zpravodaj Roman Sklenák? Jenom pár slov k proběhlé rozpravě. Já jsem o tom, tuším, mluvil už v tom prvním čtení, kdy jsem připomínal zkušenost z minulého volebního období, kdy jsme projednávali novelu zákoníku práce, a dopadlo to tak, že nakonec jsme se tady ve Sněmovně nedostali vůbec ke třetímu čtení, protože nepanovala ani elementární shoda na té podobě, jak by měla novela vypadat. A právě poučeni touto zkušeností všichni přistoupili k letošnímu projednávání tak, že se snažili skutečně dosáhnout shody.

Například s kolegyní paní poslankyní Richterovou se já osobně stoprocentně shodnu v tom, že minimální mzda by měla být stanovena automatickým valorizačním mechanismem. Stejně tak bohužel nepanuje shoda na návrhu kolegy Farského a dalších. Takže já jenom zde tento fakt připomínám a sděluji, že skutečně více než kdy jindy právě po zkušenosti z minulého volebního období se snažíme najít širokou dohodu.

Děkuji za slovo. Poprosím ho, aby podpořil můj pozměňovací návrh, abychom měli širokou shodu.

Bezesporu bude docházet ke ztrátě pracovních míst. Stát se snaží dělat mnohé pro to, aby to minimalizoval. Ale pro ty, kteří neseženou práci na hlavní pracovní poměr, zbývají vlastně další dvě možnosti, a to je dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.

I to není vůbec špatná odměna. Odpovídá to platu těsně nad průměrnou mzdu.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Bauera v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.

Nyní vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Jan Farský.

Děkuji.

A nyní se ještě hlásí do podrobné rozpravy zpravodaj pan poslanec Roman Sklenák. Ano, děkuji.

A současně si dovoluji přednést ještě jeden návrh z opatrnosti.